Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane ministře? Nemáte zájem. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už bych se jenom velmi stručně vyjádřila k návrhu, který dnes projednáváme ve třetím čtení, takže jsem se k němu již několikrát vyjadřovala, ale ráda bych zde zmínila pár důvodů, proč hnutí ANO tento návrh podporuje především proto, že se jedná o aktualizaci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, která po těchto změnách bude odpovídat terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví. Zohledňuje řadu terminologických změn, které se udály v této oblasti na národní i nadnárodní úrovni. Návrh především reflektuje rekodifikaci soukromého práva, a především intenzivní novelizaci insolvenčního práva. Veškeré změny směřují k tomu, aby se dosáhlo optimální ochrany zaměstnanců včetně eliminace možného zneužití dané úpravy. Určitě je za nás správné, že projednávaný návrh zákona zohledňuje především poznatky z praxe a odstraňuje aplikační problémy, které byly v oblasti uspokojování mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele zjištěny v rámci rozhodovací činnosti správních úřadů, především úřadů práce.